Ještě vám poskytnu malý prostor.

Mohu oznámit, že za několik okamžiků navštíví náš jednací sál prezident republiky pan Miloš Zeman.

Dovolte mi, abych mezi námi přivítal prezidenta republiky pana Miloše Zemana a předal mu tímto slovo. Prosím, pane prezidente.

Svoje vystoupení na toto téma jsem si rozdělil do čtyř částí.